Skutečnost je taková, že celá modernizace, tak jak byla naplánována v tomto úseku, nebude dokončena. Jedná se tam o mosty. Nicméně na zimu zabezpečíme plný průjezd bez toho, aniž by tam byla jakákoli omezení. To bylo naším strategickým cílem.

Když jsme řešili zkrácení dodatkem a nápravu, tak se nám podařilo dohodnout se zhotovitelem ŽS OHL zvýšení penalizace na částku o 900 tis. korun za každý den víc, původní byla jeden milion, že se nám podařilo dohodnout zvýšení penalizace v rámci náhradního termínu, kdy bude předáno tak, abychom mohli otevřít plný provoz. A na tuto částku případné penalizace ŽS OHL složilo bankovní garanci ve výši 20 milionů, abychom se potom netahali s tím, kdo to má zaplatit a kdy.

Soud bude řešit nezávisle na míře zavinění. Pro nás je důležité, že práce kontinuálně budou probíhat tak, abychom v příštím roce mohli celou modernizaci dokončit včetně mostů. Ty mosty nebrání plnému provozu. Mosty nemůžeme dokončit v zimním období, a proto bude modernizace dálnice dokončena někdy do poloviny příštího roku.

Pro mě je podstatné to, že soud bude řešit, kdo zavinil ať už předání staveniště, případně chyby v projektu, a jaké tam bude zpoždění.

Děkuji panu ministrovi. Já děkuji panu ministrovi za současnou informaci. Mám dva dotazy.

Chtěl jsem se zeptat, jak má Ministerstvo dopravy eventuálně ve spolupráci s Policií České republiky zajištěnu bezpečnost provozu.

Pane ministře, prosím, máte slovo.

To je náš strategický cíl a děláme pro to maximum. Co se týká vaší otázky, zda existuje ještě takový podobný úsek jako je Lhotka Velká Bíteš, tak v této chvíli, co se týká rozestavěnosti, takový úsek není. Já jsem zastavil modernizaci úseku mezi Jihlavou ve směru od Brna do Prahy, který se měl začít modernizovat a měl původní termín být, tuším, do 20. listopadu. Podle vnitřních směrnic Ministerstva dopravy končí oficiálně stavební sezóna 1. listopadu a vzhledem k prostorám, kde se to nachází, to prochází Vysočinou, tak jsme se dohodli o odložení modernizace na příští stavební sezónu. Nicméně celá modernizace dálnice D1 by tím neměla být dotčena.

Budeme pokračovat interpelací paní kolegyně Černochové na nepřítomného ministra Milana Chovance. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře Chovanče, obracím se na vás ve věci nedávného jednání Rady Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní záležitosti.

Všechna tato témata považuji za nadmíru aktuální a důležitá ve vztahu k bezpečnosti naší země a vítám, že jsou řešena na celoevropské úrovni. Co mě však zaráží, je slabá míra pozornosti, kterou jim věnuje naše vláda. Jak jinak si mohu vysvětlit, že jste se takto významného jednání nezúčastnil ani vy ani jiný člen vlády, a dokonce ani žádný z vašich náměstků? Zatímco z ostatních členských států bylo na této Radě Evropské unie přítomno celkem 34 vicepremiérů nebo ministrů, Českou republiku reprezentovala vrchní ředitelka pro zahraniční vztahy z Ministerstva vnitra a náměstek ministryně spravedlnosti. Nicméně musím se ptát, co důležitějšího mají členové vlády na starosti než se aktivně účastnit takto významných jednání. Jaký signál vaší absencí vysíláme našim partnerům? Nejsou pro vás jako ministra, v jehož gesci je oblast bezpečnosti státu, uvedená témata dostatečně závažná, abyste jim věnoval patřičnou pozornost? Děkuji za odpověď, předpokládám písemnou.

Děkuji, pane místopředsedo.

Podle zjištění časopisu Euro se má v této kampani utratit téměř 1,5 mld. korun, a to v řadě případů zcela neefektivně a neúčelně. Omluvou přitom pochopitelně není skutečnost, že jde o prostředky evropské. Zcela naopak. Situace je opravdu alarmující.

Vážená paní ministryně, zajímá mě, kdo za tato pochybení nese odpovědnost a jakým způsobem hodláte zjednat nápravu.

Děkuji.

Agentura CzechTourism realizuje propagaci regionální gastronomie již od roku 2011.